Děkuji panu premiérovi. Přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Adolf Beznoska bude interpelovat pana premiéra ve věci čerpání dotací z evropských fondů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, zachytil jsem v minulých dnech vaši kritiku na jednotlivé resorty, že jsou velmi špatně připraveny na čerpání a velmi špatně čerpají evropské dotace. Stejná kritika zazněla i z úst představitelů nebo paní ministryně pro místní rozvoj. Když jsem se podíval do statistik, tak na Ministerstvu průmyslu a obchodu je vyřízeno ze 4 600 žádostí od začátku roku asi 300. Ptám se tedy, pane premiére, jaká opatření jste přijal, abyste zajistil zdárný chod v rámci čerpání evropských dotací v jednotlivých resortech. A druhý dotaz: V jakém resortu či v jakých resortech spatřujete největší nedostatky?

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, když jsem zde mluvil o tom, že informační systém vědy a výzkumu není téma, kterým já bych se osobně podrobně zabýval, tak musím poznamenat, že to téma, které zmínil pan poslanec Beznoska ve své interpelaci, je tématem, kterým se osobně zabývám. Pokládám to za jednu ze svých priorit jako předseda vlády a mým cílem je, abychom dosáhli dobrého, rychlého rozjezdu čerpání nových evropských fondů v té současné finanční perspektivě, jejíž jsme součástí. Snažím se využít nástroj, který k tomu jako předseda vlády mám, to znamená, že předsedám Radě vlády pro evropské strukturální a investiční fondy, to je rada vlády, ve které jsou zastoupeni jak sociální partneři, tak samozřejmě všechna dotčená ministerstva, která nesou přímou odpovědnost za čerpání evropských prostředků. To znamená, jsou tam zejména zastoupeny řídicí orgány jednotlivých operačních programů. My se teď pravidelně zabýváme na jednáních Rady ESIF tím, jak se rozjíždí čerpání evropských fondů, jaký je objem vyhlášených výzev, jak fungují informační systémy, už tady dnes o informačních systémech několikrát byla řeč, a jak jsou naplněny takzvané předběžné podmínky, na kterých jsme se dohodli s Evropskou komisí v době, kdy byly schvalovány operační programy a kdy byla schvalována Dohoda o partnerství. Víte, že já jsem se vyjádřil v tom smyslu, že nejsem spokojen s rychlostí, s jakou začínáme čerpat evropské fondy. Požádal jsem některá konkrétní ministerstva, aby dosáhla určitého pokroku. Já jsem rád, že po té výzvě se urychlily aktivity na půdě Ministerstva financí. Urychlily se zejména, pokud jde o otázku tedy už stanovení nějakého jasného harmonogramu pro průběh auditu designace v letošním roce. My zatím žádný tento audit designace nemáme ukončený. A určitě víte sám, že ty audity designace jsou podmínkou pro to, abychom mohli čerpat evropské peníze z evropského rozpočtu. To znamená, my v tuhle chvíli ty projekty financujeme z našich zdrojů, ale abychom získali peníze přímo z Evropské unie, musíme mít zrealizované, ukončené příslušné audity designace. To je odpovědnost Ministerstva financí a také těch jednotlivých operačních programů.

Druhá důležitá věc se týká centrální správy finančních nástrojů. To je vlastně posílený prvek teď v rámci současné finanční perspektivy. I tady chci, aby vláda měla v krátkém čase jasno, jak budou finanční nástroje používány, jestli zvolíme nějakou jejich centralizovanou podobu. Další téma jsou předběžné podmínky. Provedli jsme revizi plnění předběžných podmínek. Zvyšuje se množství předběžných podmínek, které už jsou zcela splněny. Zbývají některé, které bude nutno splnit ještě během letošního roku. Opět máme konkrétní harmonogramy. Je to třeba otázka oné strategie pokrytí vysokorychlostním internetem, jedna z věcí, kde zatím ta předběžná podmínka vůbec tedy splněna nebyla. V letošním roce je potřeba dosáhnout toho, abychom tady neměli problém. Řešíme průběžně fungování monitorovacího systému, který zajišťuje čerpání evropských fondů.

Podle čísel, která jsem slyšel tento týden, tak výzvy jednotlivých operačních programů pokrývají v tuto chvíli zhruba 49 % celé alokace, kterou máme na tohle finanční období. Čili máme vypsané výzvy zhruba v rozsahu 49 % celé alokace. A úměrně tomu, jak budou teď zpracovávány jednotlivé žádosti, tak už se rozbíhá proces jejich administrace v rámci jednotlivých operačních programů. Byly proplaceny certifikačním orgánem na Ministerstvu financí už první finanční prostředky do operačního programu Zaměstnanost a předpokládám, že další operační programy by mohly požádat o proplacení finančních prostředků ještě během letošního léta. Čili ten proces se rozjíždí. Já se snažím tlačit na všechny odpovědné ministry, aby věci šly rychle. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. To nebude doplňující otázka.

Ale přesto si dovolím jednu poznámku. Zatím děkuji. Prosím, pane premiére. Už budu velmi stručný. Já předpokládám, že nejenom pan poslanec, ale i veřejnost se bude zajímat o to, jak se vládě podaří rozjezd čerpání evropských fondů v letošním roce, takže určitě jsme připraveni dát k dispozici všechna čísla, která se budou týkat letošního roku. Samozřejmě řešíme něco, co po nás převezme potom následující vláda po příštích volbách do Poslanecké sněmovny, a mým cílem je, abychom ten systém, proces, tempo čerpání evropských fondů předali následující vládě v dobrém stavu. Takže o to se budeme snažit a já doufám, že ta čísla, která zveřejníme na konci letošního roku, budou uspokojivá. Děkuji panu premiérovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která má pátou interpelaci ve věci vysokorychlostního internetu. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, minulý týden se v médiích objevila zpráva, podle které ministr průmyslu Jan Mládek vládě nepředloží plán na rozvoj vysokorychlostního internetu do konce června, jak sliboval a jak se koneckonců usnesla i vláda. V reakci na toto sdělení Ministerstvo průmyslu uvedlo pravý opak. Ještě není konec června a ministr plán předložit stihne. Namístě je znepokojení. Jde o hodně peněz, peněz z evropských fondů.

Ale hlavně se chci na skutečný stav věcí zeptat přímo vás jako nadřízeného pánů Mládka a Prouzy. Myslím, že není třeba vysvětlovat, že Národní plán rozvoje sítí nové generace je důležitým dokumentem, bez něhož bychom mohli přijít o 14 miliard korun na rozvoj vysokorychlostního internetu v regionech. A je třeba dodat, že jde o to, aby ve finální verzi byl dokument už kvalitní, což se bohužel v případě jeho osmi předchozích verzí zatím nepodařilo. Vážený pane premiére, má pravdu pan Prouza, nebo pan Mládek? Bude vládě předložena finální verze návrhu ještě v červnu, nebo ne, a tak bude vládní usnesení porušeno? Hrozí, že o 14 miliard korun přijdeme? A kdo a jakou za to ponese odpovědnost?